Děkuji panu předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi. Otevírám rozpravu a první je přihlášen pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo. Já mám protinávrh.

Pokud nikdo, rozpravu končím a můžeme tedy hlasovat, pane předsedo. Takže já registruji protinávrh vlastně k proceduře hlasování. Je to návrh nezařazeného poslance Jaroslava Holíka do výboru pro životní prostředí. Zatím pokud není jiný návrh, tak ostatní nominace bychom hlasovali dohromady. Je s tímto souhlas?

Já vás nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti?

Takže děkuji. Nyní poprosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat. Začněme tedy návrhem pana poslance Stanjury, to znamená hlasování o návrhu, který podal poslanecký klub KSČM. Je to návrh na volbu Jaroslava Holíka, nezařazeného, do výboru pro životní prostředí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Tyto orgány však v tuto chvíli jsou personálně naplněny, a proto nebylo možné změny uskutečnit. Ten návrh jste obdrželi pouze pro informaci a samozřejmě za volební komisi budu avizovat, že do dalších schůzí, předpokládám tedy do řádné schůze v listopadu, vyhlásíme na změny v orgánech standardně novou lhůtu a můžeme i s touto záležitostí pracovat nadále. V tuto chvíli konstatuji, že tento bod končí. Poslanecká sněmovna provedla změny ve svých orgánech, jak je navrhly poslanecké kluby. A poprosím, pane předsedající, o zahájení volebního bodu č. 180. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Jenom zdvořilou poznámku.